Navíc jsme tento zákon projednávali v legislativní nouzi, přičemž nebyly splněny zákonné podmínky legislativní nouze.

Mnozí odborníci totiž upozorňovali na možnost dvojího zdanění. Já se zase omlouvám, ale přeruším vás, paní předsedkyně, abych ztišila naše kolegyně a kolegy v sále. Děkuji, paní předsedkyně. Už minulý rok jsem upozorňovala na rozpočtové prohřešky ministra Stanjury, hovořila jsem o tom, že státní rozpočet je zákonem o budoucnosti této země, a ta budoucnost byla postavena opravdu hodně na vodě. Je to téměř dvojnásobná výška celkových schodků státního rozpočtu, které mělo hnutí ANO na Ministerstvu financí před příchodem pandemie za pět let.

O PR jde této vládě, tomuto ministrovi financí, protože toto je pro něho rozhodující. K tomu můžeme připočítat dalších 50 miliard korun v souvislosti s Modernizačním fondem životního prostředí, se kterými nepočítá ani domácí legislativa, ani evropská legislativa.

A tak bych mohla pokračovat dál.

Zaplatíme to prostřednictvím zhoršení reputace České republiky, které nám výrazně prodraží dluhovou službu. To optické snižování možná ještě může působit na jistou část voličů, která ještě stále věří pohádkám z dílny Zbyňka Stanjury.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji za přednesený návrh.

Následuje po panu předsedovi paní poslankyně Balaštíková. Prosím, máte slovo.

Nyní bych tento svůj návrh zdůvodnil. Opatření Fialovy vlády vedla ke zvýšení ceny elektřiny a růstu zadlužení. Konsolidace veřejných financí selhává. Pětikoalicí prosazený a schválený státní rozpočet na letošní rok s astronomickým deficitem 295 miliard korun se stává čím dál více nereálným a bude určitě překročen. Daň z mimořádných zisků, takzvaná windfall tax, týkající se společností podnikajících v oblastech energetiky a petrochemie a také největších bank, kterou v loňském roce prosadila do právního řádu vládní koalice, ani zdaleka nepřinese do státního rozpočtu tolik prostředků, se kterými původně počítalo Ministerstvo financí. Samo Ministerstvo financí přiznalo, že namísto 100 miliard korun za letošní rok se bude výnos z této daně pohybovat maximálně na hranici 40 miliard. Zcela se tak naplnila prognóza hnutí SPD, které zavedení této daně ve Sněmovně nepodpořilo, a přesně jsme předpověděli, že kalkulace ročních příjmů z této daně byla v rámci návrhu státního rozpočtu naprosto nezodpovědně a nerealisticky nadsazená. Zavedení této daně rovněž vedlo ke zvýšení cen elektřiny pro spotřebitele a k vyššímu objemu kompenzací vyplácených ze státního rozpočtu dodavatelům energií. Je také velmi pravděpodobné, že dotčené společnosti po zavedení této mimořádné daně nejrůznějšími způsoby snižují svůj faktický zisk, takzvaná daňová optimalizace. Budou se také snažit promítnout zvýšené náklady do svých cen.

Jedná se o mimořádné selhání celé vládní pětikoalice a v první řadě ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS, který by měl okamžitě rezignovat. Proti hrozivě narůstajícímu rozpočtovému deficitu a státnímu dluhu nedělá vůbec nic, a proto by měla skončit.